120.

Navrhovatelka má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy, takže vám dám slovo. Ještě chvilku počkáme, až se sněmovna uklidní. Poprosím všechny poslance a poslankyně, aby věnovali pozornost projednávání tohoto bodu. Myslím si, že můžeme pokračovat. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení páni ministři, ministryně, budu velmi stručná, protože už tady vystupuji potřetí. Zákon jednoduchý, který říká, aby tradiční čínská medicína nebyla zakotvena ve zdravotnickém zákonu, ale byla připravena na implementaci do zákona o léčitelích. Myslím, že jsme tady o tom hovořili dlouze a byla tady i bohatá diskuze, takže prosím pouze o podporu tohoto senátního návrhu zákona. Budou tam ještě určitě nějaké pozměňovací návrhy, které jste přidali vy, a k tomu se posléze vyjádřím. Také děkuji. V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného do rozpravy, kterou otvírám. Takže prosím, pane poslanče. Hezký den.

To je za mě asi všechno.